21.

Já tedy otevírám tento bod.

Prosím. Já vám děkuji za slovo.

Účelem návrhu tohoto zákona je odložit použitelnost pravidel pro atestace elektronických systémů spisové služby.

Atest osvědčuje, že elektronický systém spisové služby splňuje požadavky právních předpisů upravujících výkon spisové služby. Pravidla týkající se atestací elektronických systémů spisové služby se stala součástí právního řádu na základě pozměňovacího návrhu bez širší diskuse s příslušnými subjekty i dodavateli elektronických systémů spisové služby.

Eventuální problémy při výkonu spisové služby by mohly vyvolat zásadní problémy ve funkčnosti téměř celého veřejného sektoru.

Účinnost tohoto návrhu zákona se navrhuje prvním dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. Já vám děkuji za pozornost.